A pak jsou zde finanční prostředky měst a obcí, krajů, státu případně evropské prostředky.

Jsou to kraje, co mají na starosti širší územní plánování, dávající dohromady koncept spolupráce a komunikace územních plánů jednotlivých malých měst a obcí. Bylo by dobře, aby kraje sehrály v tomto významnější roli, protože je bude více zajímat to území.

Znám řadu takovýchto míst, kde důlní činnost dnes už není a buď je tam území, které se dá hodnotit z hlediska ochrany životního prostředí jako opravdu kvalitní, anebo jsou tam také území vhodná k rozvoji dalších pracovních příležitostí. Nedávno jsme tady společně schvalovali zákon o ochraně zemědělského půdního fondu. Už teď tady máme na stole novelizaci, protože se přišlo na to, že jsme měli v debatě pravdu, že tím spíš zkomplikujete ti, kteří jste pro něj hlasovali život nejenom těm, kteří staví své rodinné domy v souladu s územními plány, ale také zkomplikujete řadu dalších věcí, mj. třeba výstavbu rybníků apod., což jsou věci, které budou souviset s rozvojem území po důlních činnostech. Moc bych si přál, aby tady zvítězil zdravý rozum.

Ztratíme tím zbytečně mnoho času.

Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní požádám pana poslance Kučeru, který je řádně přihlášen do rozpravy.

Já chci říct, že v této věci nemám úplně jasno.

Já osobně si pořád myslím, že by kompetence měla zůstávat na straně Ministerstva životního prostředí, samozřejmě si nechám rád předložit ty argumenty, aby mi bylo vysvětleno, proč by tu kompetenci mělo ztratit Ministerstvo životního prostředí a mělo ji získat Ministerstvo průmyslu. Já vám děkuji, pane poslanče. Registruji přihlášku... Faktickou. Tak prosím. Děkuji za slovo.

Já vám děkuji, pane poslanče. Další faktickou poznámku má pan poslanec Kučera.

Nyní neeviduji... Eviduji. Je to řádná přihláška do rozpravy? Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Ale ty analýzy mají smysl, abychom je zpracovali v okamžiku, kdy bude rozhodnuto o limitech. To považuji za rozumný přístup. Na druhé straně máme to pustit dál, dostaneme lhůty do výborů a já nevím, kdy se rozhodne o limitech.

Taková analýza dopadů určitě není hotová za den nebo za týden.

A nechci kritizovat vládu, protože vážit všechny argumenty zaměstnanost, životní prostředí, prolomit, neprolomit...

Dobře, když rozhodne pozitivně o prolomení, tak je to jasné rozhodnutí.